Zde bych ráda zdůraznila, že valorizaci velmi podporuji a dlouhodobě jsem její zastánkyní, protože kdyby nebylo sociální demokracie, tak máme rodičovskou příští rok stále 220 tisíc. Nicméně ta zvolená forma, která kopíruje valorizační mechanismus důchodů, kdy je valorizační vzorec obsažen přímo v textu zákona, je naprosto nestandardním postupem. Já bych ráda připomněla, že psaní zákonů má svá pravidla, tradici a je potřeba je dodržovat.

A omlouvám se, ale nepomůže tomu ani odkaz na žádnou kalkulačku. Návrh paní poslankyně Richterová je tedy zbytečně komplikovaný a zavádí v podstatě několikatisícové rozdíly v rodičovské mezi rodinami a dětmi narozenými v rámci jednoho roku.

Znamená to tedy... Rozumím, paní ministryně, sněmovna je neklidná, protože by se chtěla zapojit do diskuse, nicméně budeme muset vyčkat.

Tady je bezpochyby prostor pro spekulace, a to vše z jednoduchého důvodu.

Stabilně máme zhruba 110 tisíc , které se každý rok narodí.

To přitom nastalo v roce 2013. Podle návrhu by v takové situaci výše rodičovského příspěvku klesla.

Já si myslím, že je to velmi nežádoucí.

A opět, podle mého názoru by se přesně takto legislativa tvořit neměla.

My máme povinnost směrnici implementovat.

To znamená, že budeme muset směrnici transponovat, jinak to bude velmi drahé, a to bezesporu nechceme takto zatěžovat státní rozpočet.

Směrnice však neupravuje pouze oblast péče o malé děti, ale celkově možnosti slaďování práce a rodiny. Obsahuje požadavky i směrem k ošetřovnému nebo například i k pracovním podmínkám rodičů. Směrnice také zavazuje státy, že volno na péči musí být kryto adekvátním příjmem, tedy dávkou, která má být v takové výši, aby rodiče motivovala k využívání všech možných nástrojů slaďování práce a rodiny.

To znamená, bude to opravdu velký zásah.

Bude se odvíjet vlastně od předchozího příjmu, tak jako dneska peněžitá pomoc v mateřství. Rodiny budou moci plánovat svůj rodinný život a nebude docházet k tak velkému propadu životní úrovně. Jak už jsem zmiňovala, myslím si, že je strašně demotivující pro většinu mladých lidí, když narození dítěte znamená propad životní úrovně. To chceme měnit, všechny ty návrhy, které mám připravené, už jsem zmiňovala.